Já jsem také bývalý velitel městské policie, bývalý velitel největší městské policie v této republice s největšími problémy, a něco o tom vím.

To těm lidem vlastně žádnou nabídku nedáváte až budete končit, dostanete nějaké peníze.

Já jsem zažil i státní policii a vím, jak to funguje v okamžiku, kdy doběhne do věku, kdy má nárok na odškodné, odchází a přechází do jiného zaměstnání. Není to nic stabilizačního. Nic stabilizačního. Vím, o čem mluvím, navyšoval jsem stavy policie, zvyšovat jsem platy, zlepšoval jsem podmínky. To jediné funguje. Žádné odchodné pro ně nemá cenu než v tom okamžiku, kdy nepracují dobře a nejsou hodnoceni dobře. To je jediný rozdíl. A práce městské policie je něco, co musíme podpořit tím, že tu městskou policii získáme, ne že nám odchází. Děkuji. Pan poslanec Staněk, připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jenom tři poznámky k mým předřečníkům.

Já bych chtěl jenom říci, že to není poprvé. Je třeba říci, že v mnoha jiných případech zvyšujeme např. platy zaměstnanců v oblasti kultury a výrazně se to dotýká také zaměstnanců divadel zřizovaných městy a obcemi. Takže to není první případ v případě městské policie. Druhá poznámka. Musím trochu nesouhlasit s posledním předřečníkem, panem poslancem Svobodou, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Na druhé straně ale nemohu souhlasit s vámi, že člověk, který odchází z nějaké pozice, neocení, že dostane významný příspěvek, protože s odchodem ze svého zaměstnání se dostává do určité problematické situace. Já vím, že nelze tímto zákonem a tímto pozměňovacím návrhem postihnout všechny případy a problémy, které jsou, ale odchodné městskému strážníkovi nepovažuji opravdu za něco, co si nezaslouží. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci vůbec extendovat diskusi, ale chtěl bych jenom odpovědět na tzv. nesystémovost, kterou tady zmínil kolega Adamec prostřednictvím pana předsedajícího. Tady bych se chtěl velmi ohradit.

A tehdy jste tady schválili to, že zdravotničtí záchranáři, kteří mimochodem se potkávají na ulicích při těch jednotlivých případech s městskou policií, se strážníky, a úzce spolupracují, tak těm jste tehdy schválili odchodné, které vyplácejí kraje, a kraje jsou zřizovatelé příspěvkových organizací, záchranek. Takže není to tak, že by to spadlo z nebe, prostě podobná konstrukce tady byla.

A přijde mi trošku nedůstojné přitom na výboru kromě dvou členů za ODS, kteří nebyli přítomni, to bylo jednomyslně na bezpečnostním výboru schváleno. Já se té diskusi trošku divím a lidsky se divím tomu, že diskutujeme o jednom platu po 15 letech souvislé práce, o třech platech po 20 letech, maximu šesti platů po 30 letech.

Takže jenom to je můj názor a už nechci dál extendovat diskusi, ale má to tady už určitou oporu a pro záchranky se toto v minulosti opravdu udělalo a kraje s tím žádné problémy nemají. A snad poslední poznámka.

Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Onderka, potom vystoupí v tomto pořadí poslanci Koten, Adamec, Stanjura, Beitl s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tak vystupují všichni současní a bývalí velitelé městské policie. A musím se přiznat, že se svými předřečníky nejsem ochoten, ne schopen, ale ochoten souhlasit. Máme výběrové řízení na strážníka městské policie, dvacet třicet přihlášených.

Kolegové z Policie České republiky, proč nekontrolujete tahle zaparkovaná auta? My na to nemáme kapacitu, ať to dělají strážníci.

Pan poslanec Koten, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Městští strážníci dostávají tímto zákonem některé další pravomoci, aby mohli zasahovat i při jiných zásazích, než dosud dělali. Je to velice záslužná práce. Určitě jste si všimli, že mnoho městských strážníků hlídá přechody před školami, nedochází tam potom k nehodám, protože pokud tam řidiči vidí ty žluté vesty, tak přece jenom přizpůsobí rychlost úplně jinak, než kdyby tam ti strážníci nebyli. Já si myslím, že už dávno nevnímáme strážníky městské policie jako ty, kteří nám s gustem nasadí botičku, když nějak špatně zaparkujeme, ale musí řešit s tím nárůstem nápadu trestné činnosti i další věci. Obvykle jsou na místě daleko dříve než státní policie. Samozřejmě nemají pravomoci vyšetřovat a vést trestní řízení, to nemají, ale my městské strážníky v dnešní době potřebujeme, aby byli v té dané lokalitě, a zároveň je potřebujeme také stabilizovat a nějakým způsobem motivovat, aby k té městské policii šli a nechali se tam zaměstnat.